Ústní interpelace které jsou určené předsedovi vlády České republiky a dále ostatním členům vlády. Na začátek chci říci, že pan premiér se od 11 hodin omlouvá z pracovních důvodů. Takže ti z vás, kteří budou chtít interpelovat pana premiéra, nechť načtou svoji interpelaci do systému. Bude vám odpovězeno. Z toho současně vyplývá, že interpelace na členy vlády s velkou pravděpodobností nastanou mnohem dříve než až v 16 hodin.

Dne 8.12. od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pilný.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky a poté na ostatní členy vlády. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic. Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády. Nyní dávám slovo poslanci Jiřímu Valentovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se poslanec Stanislav Mackovík. Prosím, pane poslanče.

Zcela jistě je vám známo, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže dal za pravdu firmě, která se neúspěšně ucházela o zakázku na zmíněnou aktualizaci nazývanou ve zkratce NEN a která protestovala proti tomu, že výzva byla, podle ní, šitá na míru následně vítězné firmě. ÚOHS názor firmy potvrdil, ministerstvo zkritizoval, a dokonce explicitně konstatoval, že způsob, jakým zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky, lze považovat za zcela flagrantní obcházení zákona, které dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity jeho porušení, a zakázal plnění smlouvy. Toto rozhodnutí může mít pro ministerstvo i další závažné dopady, než je samotná pokuta. Zcela jistě také víte, že jde již o druhou sankci, kterou Úřad kvůli elektronickému nástroji NEN ministerstvu uložil.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Chci se zeptat, proč letecká záchranná služba v Ústí nad Labem bude zajišťována z okolních středisek. Dnes dokonce na záchrance hlavního města Prahy probíhá jakási schůzka, proč neprobíhá ta schůzka na ministerstvu, ale probíhá u záchranné služby hlavního města Prahy a má v podstatě koordinovat nasazení vrtulníků z okolních krajů v Ústeckém kraji. V médiích se objevují i názory ministerstva a i premiéra, že péče bude zachována, že dostupnost bude zachována.

Já toto opatření vidím jako nesystémové a žádám pana ministra, neboť vím, že dostal několik nabídek od provozovatelů, aby mohli nastoupit od prvního a nebylo tam žádné přechodné období a nelétalo se Ústí z jiné základny než z té ústecké.

Já vám také děkuji, pane poslanče.

Vážený pane premiére, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář stále nemá bezpečnostní prověrku. Dosavadní pozice Národního bezpečnostního úřadu byla jednoznačná.

Ptám se: Je pro vás, pane premiére, protahování angažmá pana Mynáře bez prověrky v tak důležitém úřadě přijatelné? Jak je něco takového možné? Kauza pana kancléře ale není jedinou, která se v Kanceláři prezidenta republiky v souvislosti s bezpečnostními prověrkami objevila. Podle informací z posledního týdne bylo patrně dlouhodobě velmi nestandardní chování pana Forejta, ředitele odboru protokolu, který přitom bezpečnostní prověrkou na stupni tajné disponuje. Pokud se informace o jeho chování potvrdí, není možné hovořit o selhání u NBÚ a zpravodajských služeb a s ohledem na kauzu pana Mynáře není dokonce možné hovořit o selhání a ztrátě smyslu bezpečnostních prověrek jako takových? Signály, které Hrad vysílá, jsou podle mého názoru destruktivní. Pane premiére, myslím, že to jsou závažné problémy. Budete je přehlížet, nebo se k nim postavíte čelem?